Takže tady ta predikce je pro mě strašně důležitá.

Takže to jsou dvě otázky. Budu rád, když na ně dostanu odpověď. Já vám děkuji. Mám zde dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Kott, poté pan poslanec Jaroslav Holík.

My jsme se k něčemu zavázali a musíme to samozřejmě v rámci Evropské unie plnit. To, že zde pěstujeme energetické plodiny, to je pravda.

Takže to je první záležitost. A druhá záležitost, jak dosáhnout těch cílů v rámci závazku.

Děkuji za dodržení času. Další faktická poznámka, pan poslanec Holík, poté pan poslanec Holomčík. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, dobrý den.

A měl bych teď dotaz na pana ministra.

Já tvrdím, že ne! Děkuji. Pan poslanec Holomčík, faktická poznámka, poté pan poslanec Pávek. Děkuji za slovo.

Evropská unie nám přece neříká, kolik procent musí být první generace. Oni říkají procento, kolik by mělo být OZE v dopravě jako celek, a říkají nám nějaké další věci, které se týkají udržitelnosti, emisí a tak dále. Ale to, jaký bude výsledný mix, je čistě na rozhodnutí každého jednoho státu. A já bych chtěl připomenout ten argument, co jsem tady říkal už několikrát, když jsme navrhovali zrušení povinného přimíchávání. My jsme totiž vždycky navrhovali to zrušení povinného přimíchávání, konkrétního nástroje realizace té politiky, ale zachování těch závazků jako takových. A ano, pokud bychom šli touhle cestou, tak se v návaznosti na technologickou realitu v naší zemi několik let nestane nic, prostě pořád ta biopaliva první generace budou dominantní.

Nečekám, že teď to zrušíme a příští týden to bude jinak, ne, potrvá to několik let, ale musíme s tím začít co nejdřív. Děkuji. Pan poslanec Pávek, faktická poznámka. Děkuji za slovo.

Je pravda, že nějaké závazky máme vůči Evropské unii, co se týká snižování emisí, a pravda také je, že způsob, jakým se s tím vypořádáme, není předmětem tohoto závazku.